Prosím, aby návrh přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, smyslem tohoto protokolu je zejména odstranit rozpory ve výkladu českojaponské smlouvy o sociálním zabezpečení v oblasti vysílání pracovníků.

Podle něj si pracovník musí během vyslání zachovat bezprostřední vztah ke svému vysílajícímu zaměstnavateli.

Takže podle nové úpravy nebude sjednání pracovní smlouvy s přijímajícím podnikem bránit vyslání, ale za podmínky, že vyslaný pracovník zůstane i nadále řízen tím vysílajícím zaměstnavatelem.

Navržené úpravy mají za cíl přispět ke zvýšení právní jistoty při aplikaci této smlouvy a ke zlepšení investičního prostředí pro japonské podniky, které v České republice patří dlouhodobě k nejvýznamnějším zahraničním investorům. Takže proto bych chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu o propuštění návrhu do druhého čtení. Děkuji.

Všem přeji příjemné poledne. Jako zpravodajka tohoto sněmovního tisku, této vlastně mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem, doplním velmi stručně paní ministryni, protože co jsem chtěla říct, tak vlastně podstatné věci řekla.

A zjistila jsem, že i tam je na to po té době jednání, která trvala vlastně až osm let, kdy se vyjasňovaly tyto vztahy a to pojištění pro zaměstnance z Japonska u nás, takže došlo k vzájemné shodě. Jako zpravodajka řeknu, že jsem tomu také ráda.